Děkuji. Mám zde tři přihlášky do rozpravy s přednostním právem.

Dobře, pan vicepremiér má faktickou poznámku.

Panu Holíkovi vysvětlím, jak je to se zadlužováním. Zopakuji znovu čísla.

Jednoduše. Že jsme začali řídit likviditu státu.

Já tomu rozumím, že nerozumíte, že je stejný dluh a je deficit asi 80 a příští rok plánujeme 100, ale neznamená to, že 100 bude. Ale dneska to vypadá na 100, je to o 20 míň, než to bylo. A jak je to možné?

Skutečně respektujte, když máte faktickou poznámku, ať už mluví kdokoli, aby to byly dvě minuty. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

To je mimořádně odpovědná rozpočtová politika. To za prvé. Likviditu státního dluhu jste řídit nezačal.

Pokračujete jenom v tom, co někdo před vámi začal. Druhá poznámka. Tím, že budete moci opět snížit dluhovou rezervu a operacemi státních finančních aktiv snížit nominální dluh, to neznamená, že snížíte závazky. To jsou účetní operace, jsou to legitimní účetní operace, já bych je udělal taky, ale prosím pěkně, neoblbujte přitom lidi a neříkejte, že snižujete závazky. Děkuji. Skutečně faktická.

Kdyby se proti plánovanému rozpočtu a my víme, že to byla jiná vláda, která ho navrhovala, tady prosadila, i když vašimi hlasy.

To nejsou žádné úspory. Ano, tím pádem může být schodek nižší a to je dobře. Ale vláda říká: budeme víc spořit, zlepšíme výběr daní, bude to lepší, než to bylo, letos to bude 80 mld. a příští rok 100 mld. A jsou to čísla z návrhu státního rozpočtu, nejsou to čísla z opozičních lavic.

Nyní přistoupíme k těm, co jsou přihlášeni do rozpravy s přednostním právem. A pan vicepremiér Babiš s přednostním právem je také přihlášen? Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pokud chceme skutečně pochopit zásadní kvalitativní změny, které jsou obsažené v předkládaném rozpočtu na rok 2015, a je pravda, že to je skutečně první vlastní rozpočet současné vládní koalice s účastí sociální demokracie, tak se musíme vrátit k původním rámcům rozpočtového výhledu na rok 2015, tento rámec byl součástí rozpočtu 2014. Právě porovnáním těchto dvou návrhů se ukazuje zásadní kvalitativní změna v přístupu k rozpočtové politice mezi současnou a předchozí vládní koalicí.

Je tedy na první pohled zřejmé, že mezi touto představou a současným koaličním návrhem také došlo k výraznému posunu. Posunu určitě k lepšímu. Samozřejmě, byl standardně aktualizován vývoj příjmů a výdajů podle aktuálního vývoje plnění rozpočtu v letošním roce a také podle nové predikce vývoje ekonomiky na rok 2015. Jako podstatný faktor zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu se však ukázala především realizace systémových změn vyplývajících také z programového prohlášení vlády. Já bych se zde rád na prvním místě zastavil u zrušení daňových zákonů souvisejících se zavedením tzv. jednotného inkasního místa. Samozřejmě, nic proti jednotnému inkasnímu místu jako takovému, smysl tohoto zákona určitě je dobrý, nicméně to, co se vlastně při projednávání tohoto zákona s tímto zákonem stalo, a to, co bylo do tohoto zákona implementováno, tak to určitě bylo velice špatné.

Tak především v příštím roce se žádnému daňovému poplatníku proti současnému stavu daně nezvýší. To je fakt. A doporučuji, abyste se seznámili s vývojem daňové kvóty, složené daňové kvóty. Zákon týkající se zavedení jednotného daňového místa je především jednou z takových léček, řekl bych, které nastražil bývalý pan ministr financí Kalousek.